Děkuji, pane předsedající. Vážený pane premiére, chci se vás zeptat, jestli nenastal čas po 16 letech zvýšit limit pro povinnou registraci k DPH.

A například pro takového řemeslníka ve stavebnictví stačí jedna zakázka a limit překročí.

Takže se chci zeptat, jestli není čas ulehčit malým živnostníkům od této administrativy nákladů zejména v této těžké situaci.

Uvedený návrh má podporu profesních svazů zastupujících podnikatele, například Hospodářské komory. Jen chci upozornit, že Ministerstvo financí ve svých stanoviscích rádo hledá důvody pro negativní stanovisko. Například neustále argumentuje společnou směrnicí Evropské unie, ta ovšem umožňuje i výjimky. Například Slovinsko v roce 2013 úspěšně požádalo o zdvojnásobení mezní hranice pro registraci k DPH.

Závisí tedy v tomto opravdu na vůli a ochotě vlády to podpořit a vyjednat to. Děkuji za odpověď. Poprosím pana premiéra o odpověď.

Na tomto místě je třeba zmínit, že přidaná hodnota realizovaná zaměstnanci je taktéž daní z přidané hodnoty v konečném důsledku zatížena. Přidaná hodnota realizovaná zaměstnancem, která je následně zpeněžena na výstupu zaměstnavatele, je tedy daní taktéž zatížena.

K samotnému návrhu platí, že není vhodné a je principiálně špatně vytvářet česká legislativní pravidla, která jsou v rozporu s právem EU. Správnou cestou je primárně v rámci evropských pravidel vytvořit prostor pro uplatnění této korekce Pane premiére, váš čas vypršel. a následně takovou změnu provést. Děkuji, pane premiére, že jste na začátku zopakoval ty důvody, které my uvádíme v důvodových zprávách. Proč jsem mluvil o hnutí ANO?

Ale jsou opravdu namístě? Já si myslím, že nejsou. Proč bychom měli pořád čekat na to, co rozhodne Evropa, když máme šanci a můžeme požádat o výjimku. Kdo chce, pane premiére, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody. Vždyť jsme to jako stát ani nezkusili a ten návrh se zabíjí hned tady ve Sněmovně hned na počátku. Děkuji za odpověď.

Takže ještě vždy, pane poslanče, je potřeba říct, to, co vy navrhujete, je 5 miliard veřejných rozpočtů. Minus.